Další interpelace.

Projednávání této interpelace přerušuji do okamžiku, kdy bude v sále dostatečné kvorum pro hlasování o přerušení.

Ta další? Kolega Kopřiva tu není. Ale já už jsem to odložil. Říkám, scházíme se za jiných okolností, necháváme to být.

Pan poslanec navrhl přerušit projednání do přítomnosti předsedy vlády.

Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 865.

Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 872. O slovo se hlásí pan předseda Stanjura. Dobrý den.

Přerušuji do okamžiku, kdy o přerušení můžeme hlasovat.

Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 873.

Navrhuji přerušit projednávání této interpelace do přítomnosti ministra dopravy. Děkuji. Procesní návrh zazněl. Další tisk, který budeme projednávat, je písemná interpelace na místopředsedu vlády, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy Karla Havlíčka, který odpověděl na interpelaci poslance Lukáše Černohorského ve věci doplnění zásob ropy ve skladech Správy státních hmotných rezerv. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 879.

Děkuji, návrh byl zaznamenán. Přerušuji projednávání tohoto bodu do okamžiku, kdy bude možné o něm hlasovat. Místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová odpověděla na interpelaci poslance Jakuba Jandy ve věci skandální šikany podnikatele finančním úřadem pro Moravskoslezský kraj. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 885. Slovo má pan poslanec Janda. Dobrý den. Děkuji.

Děkuji. Děkuji. Přerušuji projednávání této interpelace. Předseda vlády Andrej Babiš odpověděl na interpelaci poslankyně Věry Kovářové ve věci nedostatečné kapacity základních a mateřských škol. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 897. Prosím, máte slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, navrhuji přerušení projednávání této interpelace do přítomnosti pana premiéra. Děkuji.

Slovo má pan poslanec Dolejš.

Panu ministrovi se rád budu věnovat.

Pokud jde o pana ministra zahraničí, dovolím si vypíchnout dva momenty, které mě vedly k tomu, že jsem se přece jenom rozhodl dozeptat na některé věci, protože si myslím, že jeho odpověď je diplomaticky pochopitelná, ale voliče, kteří mě vedli k vznesení tohoto dotazu, zcela neuspokojila. Meritum jako takové se týká vztahů českoruských, které bohužel, asi se shodneme, nejsou v tyto týdny a měsíce na optimální úrovni, a ten můj dotaz tedy měl zmíněné dvě roviny.